Takže takový ministr pro nás je skutečně k nezaplacení a já myslím, že se těšíme na spolupráci.

Z národních zdrojů jsme investovali přes 16,5 miliardy korun do modernizace a rekonstrukce nemocnic a dalších 5,5 miliardy korun do přístrojů. Díky programu ReactEU dostane naše zdravotnictví dalších 20 miliard na pořízení nejmodernějších přístrojů.

Většina vlády je z Moravy, máte střet zájmů, ale já to podporuji.

A kdo jim všechno, všechno nasliboval? A je tam skvělý projekt, takže chci poprosit pana ministra, prostřednictvím paní předsedající, aby tyhle projekty dokončili, protože jsou skvělé.

Toto je, pane ministře, ten prospekt , u zrodu kterého jsem já stál, prostřednictvím paní předsedající.

Na rakovinu není vakcína.

Ale je to naše dílo.

A je to strašně důležité.

Pro zaměstnance jsme vybojovali zrušení karenční doby na první tři dny nemoci. Celé tři roky jsme se zaměřili na prevenci rakoviny to už jsem říkal. Vypracovali jsme národní plán boje proti rakovině, iniciovali vznik Českého onkologického institutu v Praze a vydali jsme tu brožuru, kterou jsem tady ukazoval. Udělali jsme velký pokrok v digitalizaci.